Samozřejmě je to práce našich zaměstnanců, podnikatelů, kteří platí řádně daně, ale je to i zavedení systémových opatření, právě aby to neplatili jenom někteří, ti poctiví. A tím nejzásadnějším systémovým opatřením není EET, ale je to kontrolní hlášení. To bylo to systémové řešení.

Vyřešili jsme to, že Praha se neprovádí daňová kontrola jednou za 350 let a přestala být daňovým rájem.

My se ale zaměřujeme na velké ryby.

A toto všechno je prosím legální.

A samozřejmě od tohoto musíme odlišit velice striktně tzv. agresivní daňové plánování. To znamená, kdy to někdo zneužívá. A proto zavádíme všechna tato opatření, abychom to vlastně mohli dát... Budeme muset asi o tom ještě více mluvit, aby to nezapadalo. Takže není to žádná marginální záležitost.

Přečtu omluvu. A co myslíte?

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jenom velmi stručně zareaguji. Tak předně, Piráti využívají digitální technologie, takže Sněmovna provozuje stenoprotokoly, za což zapisovatelům velice děkuji. A v těch stenoprotokolech je možné si váš projev přečíst, paní ministryně, což jsem udělal předtím, než jsem měl svůj projev. Výhoda je, že tam není hluk. A druhá věc, co se týče těch reinvestic. Ne, paní ministryně, nemáte pravdu.

Na tento problém jsem si vás dovolil upozornit.

Mně to přijde absolutně nepřijatelné ve Sněmovně argument věku používat proti komukoliv z jakékoliv politické strany. Tak děkuji. Děkuji za slovo. Paní ministryně, můžeme spolu v mnoha věcech nesouhlasit. Poukazovat na věk, hovořit o nějakém spaní apod. Prosím, nedělejme toto.

Děkuji za slovo. Já bych chtěl také jenom krátce reagovat. A to jaksi toleruji. Ale skutečně se mi nelíbí, když tady paní ministryně sklouzává do nějaké žoviálnosti. Jsou to poslanci Poslanecké sněmovny, nejsou to úředníci, kteří se dostali na vlastně nějaké vlně třeba loajality i odbornosti na post ministra, a já bych neshazoval odbornost kohokoliv z těchto poslanců v Poslanecké sněmovně. Prostě ta pozice opoziční kontroly vlády je jasná. Hledá samozřejmě nesrovnalosti. A já si myslím, že bychom tu debatu měli vést ve věcné rovině a reagovat na ty argumenty. Někteří poslanci říkají děvče ženám v Poslanecké sněmovně. Já si myslím, že tohle by z pozice ministrů rozhodně směrem k poslancům zaznívat nemělo. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych se chtěl přidat. Prostě některé věci, které tady zazněly, nejsou hodné dámy, a já myslím, že paní ministryně dáma je, takže by na to měla adekvátně reagovat. Jeho mandát je úplně stejný jak mandát kohokoliv tady. Takže prosím, berme toto v potaz.

Je to obecně myšleno. Když jsem byla mladá, byla jsem domýšlivá.